Mohla bych citovat z tohoto nesouladu mezi prezidentem a vládou řadu příkladů dalších, ale nemyslím si, že nás to už teď nějak posouvá dál.

Teď dovolte, abych ho citovala. Bude tam slovo, které jsem si nevymyslela, ale musím ho tady říct.